Jenom bych tady chtěla vypíchnout asi čtyři věci, které k tomu zazněly.

Na tomto srovnání, vážené kolegyně a kolegové, chci ukázat, že to zvládly všechny tyto země.

Zdůraznila bych, že jde o iniciativu zejména odbornou.

Jsou tam nahrané dva pozměňovací návrhy.

Takže tam lze předejít tomu umístnění do náhradní péče. Mimochodem, často je tohle umístění, to odebrání dětí, spojeno se ztrátou bydlení. Pak jsem chtěla říct třetí věc.

Nebo na děti s těžkým zdravotním postižením. Zase tam je výjimka. Tam je mi líto, ale realisticky přiznáváme, že to bychom nezvládli řešit jinak než ústavní péčí. Máme řadu malých transformovaných zařízení, která právě rodinám dětí s těžkým zdravotním postižením poskytují podporu a doprovázení, poskytují odlehčovací péči, a velmi bychom si přáli, aby tímto směrem vlastně šly všechny stávající kojenecké ústavy. Aby byly oporou rodinám, kterým se narodilo dítě s těžkým postižením a které potřebují odlehčení a pomoc.

Velmi často tam opravdu potom už zůstávají. Poslední věc.

Jsem ráda a tím bych přešla k těm dalším pozměňovacím návrhům, co tam máme že budeme tedy hlasovat o navýšení odměn pěstounům. Je tam řada návrhů.

Protože práce přechodných pěstounů dnes už skoro za ty peníze nebylo možné vykonávat.

Těch pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem, je více.